A těch předpisů, které se měnily, bylo několik desítek.

Myslím si tedy, že pokud tento zákon nebude vrácen k přepracování, tak by si zasloužil výrazně prodloužit jeho lhůtu k projednávání a věnovat velkou pozornost tomu, co nakonec projde touto Poslaneckou sněmovnou, doputuje do Senátu a možná se nám sem do Poslanecké sněmovny vrátí zpátky. Děkuji, pane poslanče. Podívám se, zdali je to už poslední přihláška.

Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Nestihl jsem to ve faktické poznámce, ale přece jenom si myslím, že některé jeho výroky si zaslouží určité okomentování. Zcela chápu, že jestliže nastoupí na ministerstvo nový ministr, má své představy o tom, jak by to ministerstvo mělo chodit, má své představy o tom, jak by mělo být personálně naplněné, ale zároveň, jak už tady zaznělo, hnutí ANO sedělo v minulé vládě a hnutí ANO se podílelo na tvorbě a úpravách služebního zákona.

A Ministerstva zdravotnictví se to dotklo velmi. Byla vytvořena jedna takzvaná supersekce. Samozřejmě je to právo. Já osobně si myslím, že tak jak znám chod Ministerstva zdravotnictví, a myslím si, že už ho znám řadu let, tak si myslím, že vytvořit jednu takovou velikou supersekci bude pro fungování Ministerstva zdravotnictví velmi obtížné a velmi rizikové. Nicméně to, co následovalo potom, bylo to, že bylo vypsáno výběrové řízení na tohoto a můžeme ho nazvat supernáměstka. Osobně musím říct, že takovému supernáměstkovi do budoucna nezávidím, protože si myslím, že to bude skutečně práce velmi obtížná vést takhle velikou sekci. A jako bývalý manažer ve zdravotnictví si myslím, že nebude vůbec jednoduché to nějakým způsobem pojmout. Ale to ukáže budoucnost.

To výběrové řízení proběhlo.

A to jsou věci, které potom nezapadají do té diskuse, která tady dneska probíhá: My to chceme nastavit, my to chceme nastavit, aby to bylo průhledné, aby to bylo funkční. Ale ve chvíli, kdy to nějakým způsobem nevyhovuje, tak to zase nějakým způsobem přiohneme.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nikoho nevidím. Tímto končím obecnou rozpravu. Pan ministr vnitra už mi avizoval, že jako navrhovatel. Takže pane ministře, máte závěrečné slovo. Děkuji vám, pane předsedající.

Budu reagovat, abych byl věcný, na některé věci, abych tady vyvrátil některé v uvozovkách nepřesnosti.

Navržené změny, jak od mých předřečníků na začátku zaznělo, nevyvolávají riziko politizace státní správy. Rozdělení politických pozic a pozic ze služebního zákona zůstává neměnné tady v tomto zapojení odborových organizací a rad zaměstnanců.

Tohle je věc lustračního zákona. Ostatní věci... Bylo tady hovořeno o celé řadě novel. Pouze dvě novely byly předloženy z důvodu změn obsahu úprava zahraniční služby, senátní novela řešící výjimky ze vzdělání a ostatní novely pouze promítaly změny v jiných zákonech. Takže v tomto jsem se snažil být, dámy a pánové, věcný, uvést věci na pravou míru.